Reč ima narodni poslanik Aleksandar Radojević, zatim je Jezdimir Vučetić. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, koleginice i kolege, ja ove predložene izmene shvatam kao prvi korak u otklanjanju rudimenata prošlosti koji su ostavili dubok trag na zdravstvenom sistemu naše zemlje. Obzirom da su i krštene kao hitne, ja zaista tako to i doživljavam i nadam se da ćemo u doglednom roku vrlo brzo ići u izmene celokupnog zakonodavstva vezano za zdravstvenu oblast, naravno, ono što nije funkcionisalo i ono što nije bilo dobro, što je uočeno da je bilo loše u prethodnom periodu. Prva tačka vezana za apoteke i promet u apotekama, naravno da podržavam, s tim što bih sugerisao možda nešto što se provlači onako pored, neprimećeno, da javni servisi i mediji u zadnje vreme jako puno reklamiraju, da ne kažem prodaju lekove i pomoćna lekovita sredstva, čini mi se da uzima isuviše maha, jer kako uključite neki TV program imate neka iskustva na tu temu. T tako da, čini mi se, da nam to nekako prolazi na mala vrata, ali „baj d vej“ to nije tema ove rasprave, ali prosto radi se o trgovini lekovitim supstancama i preparatima koji su čak i pravi oficiozni lekovi. Što se tiče profesora univerziteta koji se bave edukacijom kadrova koji stvaraju naše mlade naraštaje, doktore, zaista nemam dilemu da su to ljudi kojima ne treba postavljati uslove i da ono čime se oni bave, sigurno spada u najplemenitiju profesiju. Dakle, od jednog studenta napraviti lekara specijalistu, podariti mu svoje znanje, bilo da ste na mesto asistenta, docenta ili profesora, zaista je nepotrebno meriti, osim kvalitetom. Bilo bi možda dobro jednoga dana razmišljati o rangiranju univerziteta, fakulteta, pa i samih učesnika u nastavi, ali i to je nešto što može da bude tema za razmišljanje za budućnost. Što se tiče kontinuirane medicinske edukacije, naravno da bez svakodnevne edukacije lekara nema dobrog lekara. Da li je kontinuirana medicinska edukacija ovo što se povremeno sakupljamo na nekim seminarima i simpozijumima ili je to diskontinuirana medicinska edukacija i o tome se može pričati, ali lekar koji ne prati nauku i lekar koji svakodnevno nije u ordinaciji u toku sa naukom, sa kolegama, sa pacijentima, sigurno da gubi korak sa naukom, obzirom da se u medicini stvari najbrže menjaju od svih nauka, da medicina najbrže napreduje, a da direktno utiče na zdravlje stanovništva. Mislim da je to jako važno. Na tu temu postoje i neka esnafska udruženja u Republici Srbiji. Prvenstveno mislim na Srpsko lekarsko društvo i na Lekarsku komoru koje vrlo revnosno ubiraju od 21.000 lekara, koliko radi približno u Srbiji, po nekih 60-ak evra Komora i 20- ak Srpsko lekarsko društvo. Dakle, nekih dva miliona evra ubiraju prihoda godišnje. Nisam siguran da suviše doprinose onome što se zove kontinuirana edukacija, praćenje onoga što se zove trend i problematika u našem zdravstvu. Ilustrovaću vam to na primeru edukacije, jer po meni je osnovna edukacija i ključna edukacija i ključna licenca koju doktor medicine stiče, završetak fakulteta. Sledeća edukacija je specijalizacija, dakle sticanje licence specijaliste, odnosno diplome specijaliste i naravno kao kruna toga subspecijaliste, odnosno nešto što se može nazvati i licenca doktora subspecijaliste. Nisam siguran da su u prethodnom periodu obraćali pažnju na to i da je ta edukacija u ovom prethodnom periodu tekla iole prihvatljivo. Ilustrovaću vam to na primeru moje bolnice, opšte bolnice u Čačku, koja ima zaposlenih oko 180 lekara i koji u naredne tri ili četiri godine gube od svog brojnog stanja između 30 i 40 kolega odlaskom u penziju. Dakle, kontinuirane edukacije i praćenja toga nije bilo u prethodnom periodu. Bolnica Čačak će za naredne tri ili četiri godine izgubiti petinu svojih specijalista, a da na specijalizaciji jedva da imaju dva ili tri lekara koji će doći na njihovo mesto. Bojim se da je slična situacija u velikom broju gradova u Srbiji. Zbog toga apelujem na Ministarstvo, obzirom da smo usvojili one izmene vezano za specijalizacije, da aktivnije učestvuje u tome i po ovim bolnicama koje su na periferiji, da ih ohrabri da uđu u kadrovske planove koji će omogućiti na vreme blagovremenu popunu kadrovima, da ne dođemo u poziciju da neke manje bolnice u manjim gradovima, Čačak je grad od 130.000 stanovnika, ne ostanu bez lekara, jer svako zdravstvo koje je dislocirano iz matične filijale, matične ustanove, je skuplje bar za transportne troškove, ako ništa drugo. Što se tiče onih famoznih licenci koje se stiču ovom kontinuiranom medicinskom edukacijom na simpozijumima i seminarima, ja bih voleo, pošto smo učinili prvi korak na popravljanju uslova za funkcionisanje te institucije, da može da se u nekom narednom periodu ide na suštinsko znanje, a ne na suštinsko jurenje bodova. Jer, imati bodove i na osnovu bodova steći licencu, to ne znači imati i znanje. Ispod lepe frizure ne mora da bude i pametna glava. Tako isto, ispod mnogo bodova ne mora da bude lekar koji zna više od onoga koji nije bio formalno na nekom simpozijumu ili seminaru, a sam se edukovao. Dakle, nekih tri ili pet sati edukacije u tri ili pet navrata vama obezbeđuje tih 24, odnosno sada 20 bodova, ali nisam siguran da to može biti i garancija da je taj kolega apsolutno u toku, da je edukovan više od onog koji je radan, marljiv i vredan na svom radnom mestu. Ono što još mogu da kažem na tu temu, jeste da je do sada Lekarska komora, ubirajući nekih milion i dvesta hiljada evra godišnje, a vodeći brigu o licencama i o licenciranju, praktično te licencne potvrde prodavala kao neki proizvod. Kao što su se bankari sada dosetili da kredit bude neki proizvod, tako je i Lekarska komora produkovala te papiriće na kojima treba da piše da je neko kvalifikovan za obavljanje svog posla zbog toga što je prikupio 24, odnosno 20 bodova sada.

Reč ima narodni poslanik Jezdimir Vučetić, a zatim Zoran Živković. Poštovani gospodine predsedavajući, poštovani gospodine ministre, poštovani saradnici gospodina ministra, drage kolege poslanici, na današnjoj sednici Skupštine analiziramo Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ovo je jedan od retkih zakona koji je ovako naišao na jedan opšti konsenzus, kada je u pitanju afirmativni odnos prema nekom zakonu. To je, kažem, ohrabrujuće i to je dobro. Ja ne bih da se ponavljamo previše, jer 20 govornika - 20 sličnih priča. Ja ću pokušati da kažem nešto što neće izaći iz konteksta, ali nešto što bih želeo baš da kažem i da uputim i ovom Ministarstvu i gospodinu ministru. Dakle, izmene zakona se odnose tek na šest članova postojećeg zakona, ali predložene zakonske izmene i rešenja, međutim, tretiraju važna statusna i organizaciona pitanja, kojima se dodatno usavršava sistem zdravstvene zaštite naše zemlje. Ne radi se, dakle, o pukom usaglašavanju sa zakonodavstvom EU, već sopstvenim osećanjem potrebe da zakonska regulativa u zdravstvu, najvažnijoj delatnosti u životima naših građana, prati savremena stremljenja. Napori ovog ministarstva da i zakonskim propisima unese više reda u funkcionisanje zdravstvenog sistema u Srbiji, tek su mali deo onoga što ovo ministarstvo čini i što je za protekli kratki period učinilo na poboljšanju stanja u našem zdravstvu. Nasleđeni su veliki višedecenijski kumulirani problemi u ovoj važnoj oblasti. Organizacioni, kadrovski, prostorni, tehnološki, problemi korupcije i mnogi drugi. Građani ove države sigurno su najosetljiviji za probleme u funkcionisanju ove delatnosti, a u Srbiji, koja je decenijski ekonomski urušavana, uz sve ono što nosi tranzicija, problemi u zdravstvu su se godinama uvećavali. Ministarstvo zdravlja, na čelu sa gospodinom Lončarom, u kratkom periodu je zavidnom predanošću i posvećenošću napravilo veoma značajne pomake u sređivanju stanja u ovoj veoma osetljivoj oblasti života običnog čoveka. Stvorena je atmosfera pre svega reda, rada i discipline. Opremanje bolnica i kliničkih centara najsavremenijom opremom, skenerom, magnetnim rezonancama, gama nožem, akcelerator, otvaranje novih centara za kardiološke bolesnike, kardio hirurgija u Nišu, to su samo neke od stvari koje su urađene kako bi se skratile i liste čekanja onih najtežih bolesnika i najurgentnijih bolesnika. Potom, poboljšanje prostornih uslova za rad lekara, veći komfor za pacijente, ambiciozni planovi gradnje novih kliničkih centara, sređivanje svih bolničkih objekata u Srbiji, pojednostavljen pristup mladih lekara specijalizacijama, upošljavanje mladih ljudi, bespoštedna borba protiv korupcije, transparentnost u javnim nabavkama itd. To je samo deo onoga što je ovo ministarstvo uradilo za vrlo kratko vreme i to naši građani dobro vide. Snažna, pozitivna, stvaralačka, reformska energija ove Vlade, na čelu sa premijerom Vučićem, sa željom da se otrgnemo od siromaštva i učmalosti i postanemo ravnopravan partner razvijenim zemljama Evrope i sveta, to je moj lični utisak, najbolje se odražava kroz rad ovog ministarstva. Sa kadrovskim potencijalom koji imamo, uz bolju organizaciju i uslove rada i poboljšanje ekonomskog statusa zdravstvenih radnika, možemo sa više optimizma gledati u budućnost ove delatnosti, sa željom da naši mladi lekari nađu punu stručnu i životnu afirmaciju u svojoj zemlji. Novine koje ovaj predlog zakona donosi odnose se na neka veoma osetljiva pitanja koja postojeći zakon nije regulisao ili nije dovoljno precizirao. Ja ne bih da se ponavljam, ali samo ukratko ono što je prepoznato u delatnosti apotekarskih ustanova i što je rešeno da nadležnosti i kontrolu prometa nemedicinskih sredstava može da kontroliše ministarstvo, odnosno treba da kontroliše ministarstvo, to govori samo da je, obzirom na specifičnost i osetljivost delatnosti, logično bilo da se stepen kontrole digne na najviši mogući nivo. U drugom članu ovog zakona se govori o rešenju statusa nastavnika ili saradnika Fakulteta zdravstvene struke. O tome su već govorili mnogo, ne bih se time bavio. Pripravnički staž zdravstvenih radnika, takođe, regulisan je na najpravedniji način. Dakle, izjednačeni su svi radnici sa visokom stručnom spremom, sa stažom od šest meseci. Dileme vezane za licenciranje lekara koji nisu to uspelida urade takođe su razrešene uvođenjem polaganja licencnog ispita i to je takođe jedno veoma povoljno i solidno rešenje. Zakon takođe razrešava dileme kada lekar trajno gubi licencu, ovo potenciram, jer je postojala tu kolizija između Krivičnog zakona i Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Na temu edukacije. Razvoj zdravstvenog sistema i stalni napredak medicinske nauke i tehnologija nameću kao imperativ stalno usavršavanje zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. U skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, stručno usavršavanje radi unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite pravo je i obaveza svih zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika. Predložena zakonska rešenja upravo su u funkciji tih potreba. Ako mi dozvolite, iskoristio bih prisustvo našeg ministra i njegovih saradnika da ukažem na nešto što, čini mi se, nije dovoljno u fokusu interesovanja svih nas. Radi se, naime, o sistemu specijalizacija mladih lekara i instituciji mentorstva. Mladi lekari u toku svog specijalizantskog staža prepušteni su skoro po pravilu sami sebi, što je posebno izraženo kad specijalizant dolazi iz ustanove sekundarnog nivoa u ustanovu tercijalnog nivoa. Mladi lekara su uglavnom u poziciji da „kradu znanja“, umesto da im se serviraju znanja. Ja vas molim, gospodine Vučetiću, malo ste otišli od teme i nema mnogo vremena, tako da vas molim da zaključite vaše izlaganje. Evo, samo jedna rečenica. Apelujem, dakle, da se mentorstvu posveti više pažnje. Dakle, regulisati pravilnikom status mentora. Biti mentor je čast, ali treba da bude i velika obaveza, te je potrebno te ljude posebno i stimulisati. Mentor ne može biti svako, nije dovoljno imati određeni lekarski staž. Potrebni su i drugi kvaliteti.

Zahvaljujem, gospodine Vučetiću. Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite, gospodine Živkoviću. Čuli smo danas puno toga iz oblasti zdravstvene zaštite i medicine. Najveći deo toga nema veze sa predloženim zakonskim izmenama, ali možda je to i dobro, da se otvore još neke teme. Bilo je puno komplimenata Ministarstvu, Vladi i ministru, a istovremeno i neslaganja sa osnovnim konceptom koji i ovo ministarstvo i ovaj ministar nudi, a to je pre svega pitanje licence. Skoro da nije bilo, koliko sam ja slušao, govornika koji nije rekao nešto protiv tog sistema, tako da je to pitanje koje definitivno treba da se reši, da li je taj sistem prikupljanja poena za produženje licence nešto što ima smisla ili to treba ukinuti. Ako je nešto što ima smisla, onda ga treba dići na viši nivo. Dva amandmana smo dali kolega Pavićević i ja. Jedan se tiče člana 4, to je pripravnički staž. Naš je stav da treba da bude, umesto šest, devet meseci rok za zdravstvene saradnike sa visokom stručnom spremom, da pripravnički staž traje devet meseci i da je to prava klasifikacija od šest, devet i dvanaest meseci tog staža. Drugi amandman je, mislim, još važniji, a to je pitanje u članu 5. - ko propisuje uslove za licence. Ovom izmenom, a i u prethodnom tekstu zakona to je radio ministar i mi mislimo da to nije dobro rešenje, bez obzira na ličnost ministara. Generalno da to nije dobro rešenje i da ako postoji lekarska komora koja prati tu dodatu edukaciju, tu permanentnu edukaciju i ako ta lekarska komora i daje te licence, onda je potpuno prirodno da lekarska komora i propisuje uslove, standarde i sve ono što je neophodno da te licence budu dodeljivane. Ako to nije tako, onda je pitanje da li treba da postoji lekarska komora, a mislim da je opšte ili većinski stav da je dobro što je lekarska komora vraćena u naš zdravstveni sistem, da ona ima svoje mesto, kao i mnoge druge stručne komore. Tako da, ako stoji u ovoj poziciji u kojoj je sada, gde se ona istura prema lekarima samo kao neko ko im kvari sreću, tera ih da uče, uzima im pare za članarinu i kriva je ako gube licence, onda mislim da nema potrebe da postoji uopšte, a ako ona jeste važna institucija, kao što je inženjerska komora, kao što je advokatska komora i neke slične ensafske komore, onda joj treba dati i najširi nivo ovlašćenja, a to je i propisivanje ovih standarda o kojima sam govorio. Kolege su pričale o raznim aspektima života u zdravstvu i oko zdravstva, pa ako mi dozvolite da ja skrenem sa teme u ovih minut zadnjih, oko jedne teme za koju sam siguran da je javnost jako zainteresovana za tu temu, a to su tzv. kubanske vakcine. O tome je bilo puno priče. Aktuelni ministar nije prvi ministar koji je pred Novu godinu ili pred izbore obećavao taj čudotvorni lek koji će rešiti sve probleme. Mislim da to nije dobra praksa, a stručna javnost, a posebno oboleli, kojima se stvara slika da je to čudo koje će rešiti njihov problem, postavljaju neka pitanja pa, ako mi dozvolite, ja bih ih postavio sada. Da li su ispoštovane sve zakonske direktive, pre svega Pravilnik o uslovima i načinu kliničkog ispitivanja leka, postupku i sadržaju dokumentacije itd, znate vi koji je to propis, i Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o dokumentaciji, znate i taj propis?

Ko finansira te kliničke studije? Za koliko ljudi je nabavljeno tih doza? Vi ste pozvali sve u Srbiji koji imaju taj problem da se jave određenog na neku kliniku. Procena je da je tih ljudi preko 1.100, a po informacijama koje ja imam, samo za 30 njih je obezbeđen dovoljan broj tih doza vakcina.

Zahvaljujem se, gospodine Živkoviću. Reč ima ministar dr Zlatibor Lončar. Izvolite, gospodine Lončar. Što se tiče licenciranja i licenci, apsolutno svaki korak u ovome sada o čemu pričamo je urađen sa Lekarskom komorom. Znači, ne samo sa Lekarskom komorom, nego na svakom sastanku su prisustvovali, svako njihovo mišljenje je uvaženo i sa svima koji su zainteresovani za ovo, to vrlo lako može da se proveri, i ne samo to, učestvuju u svim ostalim pričama. To je jedna saradnja koja je sasvim dobra i tu nemamo nikakav problem. Nemamo ni jednu jedinu pritužbu od njih za bilo šta od ovoga jer sve što radimo - ili ga radimo zajedno, ako imamo vremena, ako nije po hitnom, stoji na sajtu i onda svako može da da primedbu i da uradi. Konkretno vezano za ovo što ste naveli, apsolutno je sa njima zajedno urađeno, da ne bude nekih nejasnoća, da ljudi to znaju. Da se vratimo sada na vakcinu. Svi su pričali o vakcinama, nikad nije niko uspeo da tu vakcinu donese u Srbiju. Kao što sami znate, vakcina je stigla u Srbiju. Sada, mi ne možemo da sprečimo da svako ima svoju priču i da je kaže. Ono što smo rekli i što ponavljam, ova vakcina je za određeni tip karcinoma, to je adenokarcinom. Ti brojevi vaši nisu tačni, važe za karcinom pluća na godišnjem nivou, ne ulazi se u podelu koji tip. Prema tome, nije za adenokarcinom. Kod adenokarcinoma, kada imaju adenokarcinom pluća, moraju da se urade dva dodatna testa da bi se videlo da li će reagovatina tu vakcinu. Ne može da ima, vakcina je ušla kao neregistrovan lek i ispoštovana apsolutno sve procedure koje postoje. Taj koji je vama rekao to vrlo dobro zna, ali on ima jedan drugi problem što je 2012. godine, Agencija protiv korupcije, njega dok je bio direktor te ustanove sam sebi davao studije i sam sebe stavljao za glavnog, pa je morao da bude smenjen, a on vrlo dobro zna sve o čemu mi pričamo. U tome je samo stvar. Ne treba da širimo ljudima, ovo ide najtransparentnije u roku od 7 do 10 dana dolaze lekari sa Kube koji će sve to ispratiti. Ova vakcina ulazi kao neregistrovan lek, ne plaća se. Znači, neregistrovan lek u našoj državi ne može da se plati. Evo, to su vam sve činjenice i već imamo par kandidata od sve te priče imate na sajtu te bolnice Bežanijske kose, koji su sve uslovi koji treba da se ispune. Imate pod dva konzilijuma koji će i u kojima i on učestvuje, koji donose odluku gde će i šta će biti. Ono što smo rekli, kod određenog karcinoma, pa vi ste rekli, kod određenog karcinoma i kad je u terminalnoj fazi, ono što su pokazali rezultati, što zna ceo svet, da produži između i dve i pet godina, ali kod određenog karcinoma pluća, ne kod svakog. Ne možemo da pričamo sada ni jedno ni drugo. Samo da se vratim vezano za reklamiranje ovih lekova i svega, to je već primećeno, inspekcije su obišle sve TV stanice i novine i već su poslata upozorenja da se pridržavaju, to je prvi korak koji mi možemo da uradimo kad se ne pridržava pravilnika.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja kao narodni lekar bi razmislio da mog kolegu poljoprivrednika po ovom zakonu, Predloga zakona Gordane Čomić, da nekog pregleda razoružam. Što se Predloga zakona tiče ja ću svakako to podržati iz nekoliko razloga, jer je licenciranje veoma bitno, posebno posle ovih dobrih stvari koje je uradilo ministarstvo. Treba da kažem da je nabavka „gama noža“, nešto izuzetno što je Ministarstvo uradilo, što je Vlada Republike Srbije uradila i čemu će licenciranje i stalna edukacija svakako doprineti o boljem rukovanju, ali je svakako to vredno pohvale i voleo bih da i poslanici opozicije to pohvale. Takođe, treba pohvaliti Vladu, što je sredstvima Vlade, a ne sredstvima RFZO-a, nabavljena tri LINAK , mašina za zračenje koje su i te kako nedostajale ovoj zemlji. Tim pre, što je veoma bitno za licenciranje, posebno u Vojvodini, gde su tri javne nabavke pale, zbog toga što su oni hteli da plate mašine za zračenje i dva puta više nego što je to bilo normalno, nego što je bila njihova cena. Zbog toga je u Sremskoj Kamenici koju vodi na Odeljenju za zračenje, za onkologiju, koju vodi kum potpredsednika stranke bivšeg režima, zbog toga je javna nabavka padala tri puta. Najverovatnije da nije bilo dovoljno edukacije i svakako treba pohvaliti ovaj napor da se lekari i zdravstveni radnici stalno edukuju i da se te licence njihove na takav način proveravaju, odnosno ja bih rekao i overavaju. Zahvaljujući Vladi na takav način je sprečila da u Vojvodini u Kamenici, red pacijenata bude od 700 do 800 ljudi i da čekaju po tri meseca, zbog čega je najverovatnije mnogo ljudi umrlo zbog toga što je neko ko je bio licenciran na pogrešan način, tri puta ponavljao javne nabavke želeći da se okoristi za nekoliko miliona evra i time bitno ugrozio zdravlje ljudi, posebno ako imamo u vidu da su čak i određene brojeve, odnosno mesta u redovima preprodavali, da ukoliko ste kasnije predviđeni za zračenje da svoje pravo na prvenstvo možete kupiti. Mnogo toga je Vlada uradila, što je svakako za nas u Vojvodini puno znači, tim pre, što je tamo stanje veoma konfuzno i zato mislim da će ova edukacija i licenciranje svakako doprineti recimo da, gospodin Dragan Drašković, čija je tetka tužilac, najviši tužilac, u godinu dana je imao tako nelicenciran, dve milijarde javnih nabavki bez finansijskog plana i plana javnih nabavki. Izgradnja „Kamenice dva“, najverovatnije zbog nelicenciranih lekara i zbog gospođe koja sada zauzima mesto u vladi u senci, to je ona iz hlada. Dakle, gospođa Nada Čemerlić, koja je sada ministar zdravlja u vladi u senci, je od 2008 godine, najverovatnije nelicencirano započela gradnju „Kamenice dva“ koja je trebala da se završi 2010. godine. Nije do dana danas u funkciji, a košta je tri puta više od predviđene sume i najverovatnije da je to kvalifikovala da uđe u tu vladu u hladu. Zato ova Vlada zaslužuje priznanje, zato ću ja da podržim ovaj zakon, zato što je sem zakona, sem licenciranja, sem obuke, sem edukacije, Vlada učinila napore da naši lekari najverovatnije neće ubuduće morati ovako često da idu u inostranstvo, da Srbija siromašna ne mora da finansira lekare bogatoj Nemačkoj i zemljama zapada. Da se u Srbiju uvozi i uvodi najsavremenija tehnologija i da je Vlada našla sredstva vrlo brzo da kupi „gama nož“ i tri linearna akceleratora, čime smo rešili pitanje pacijenata. Stoga, mi svi dugujemo da podržimo zakonski predlog ove Vlade i ovog ministarstva i stoga ću završiti sa rečima dalje, svako ko je zdrav, u stvari mlad, bez obzira na broj godina i da bolestan kralj zdravom siromahu zavidi. Hvala. Zahvaljujem gospodine Rističeviću. Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite gospodine Đurišiću.

Znači tih sastanaka je bilo i to je u redu. Govorim o zakonodavnoj aktivnosti, znači, o onome što smo ovde raspravljali iz oblasti zdravstva 8. novembra 2014. godine. Znači, generalno ovde ste dolazili gotovo uvek sa izmenama i dopunama zakona – Zakon o zdravstvenoj zaštiti, izmene i dopune dva člana 31. avgusta, pa 10. septembra 2014. godine – Zakon o izmeni i dopuni Zakona o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidenciji, ceo zakon 8. novembra prošle godine i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, sa promenom tri člana, tada pre godinu dana 8. novembra. Sada opet imamo izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ovaj zakon ima devet članova. Mislim da je stanje u našem zdravstvu teško, da ne kažem neku težu reč. Mislim da, ne znam da li ovo što ste danas predložili dovoljno. Da li je ono što vi ovde dolazite, da li je to dovoljno? Da li će rešiti? Rešiće jedan mali deo problema vezan za licenciranje, vezan za staž koji je do sada bio različito regulisan i vezan za položaj zdravstvenih radnika koji su radili, da kažem i u obrazovanju, i sve ovo što ste govorili, problem koji postoji 50, 60 godina. I ovaj jedan mali deo vezan za apoteke. Kako ja čitam ove izmene, prvo što vidim da se daju nova ovlašćenja ministarstvu. Znači, vezano za apoteke nešto treba da radi komora, sada se to prebacuje na ministarstvo. Sada ste ovim izmenama za licenciranje i uvođenjem ovog ispita dali ministarstvu obavezu da propisuje i ispit i komisije i kako će sve to da izgleda. Ništa od toga mi ovde nemamo i ne znamo kako će se do kraja to rešavati. Kaže tamo jedan član koji se dodaje - to određuje ministarstvo, i komisije i koji će programi, ništa danas ovde nismo od vas mogli da čujemo. Slažem se da je dobro da se uvede, problem koji je postojao u finansiranju nastavnika i saradnika na kliničkim predmetima, da se sada oni, ceo svoj staž i ugovori i sve ostvaruju preko fonda. Moje pitanje – da li ima dovoljno para u fondu sada za to? Znači, ovde kaže zakon finansiraće se iz fonda. Moje pitanje – da li u fondu ima dovoljno para? Moguće da ja grešim, ispravite me. Danas, koliko sam mogao da pratim najveći deo kolega koji su diskutovali su zdravstveni radnici, lekari i sigurno su mnogo kompetentniji od mene, ali ja kao građanin ove zemlje vidim jedan trend i ne vidim da će se taj trend prekinuti ovim izmenama i dopunama. Prošle godine Komori lekarskoj obratilo se 1.000 lekara tražeći dokumentaciju na osnovu koje može da traži posao van Srbije. Ove godine taj broj će sigurno biti veći od 1.000. Ne znam, vidim klimate glavom. Ono što sam ja mogao da pročitam iz izjava ljudi iz Lekarske komore to je da je taj broj i ove godine 1.000. Lično znam, moj dobar prijatelj danas je seo u avion otišao je u Berlin na razgovor za posao. Ima 45 godina, doktor medicine. Završio je specijalizaciju, doktorirao. To je realnost. Pre mesec dana bila je situacija da li će ili ne zdravstvo u Srbiji ostati bez 2.500, 3.000 lekarki, jer je Vlada donela neki propis, pa je onda u poslednjem momentu Ustavni sud to stavio van snage. Ja ne vidim sistem u svemu ovome. Ne vidim gde mi to idemo, i kako ćemo ove loše trendove da prekinemo, i zato smatram da ovakve izmene i dopune zakona koje su obeležile vaš mandat, govorim o zakonodavnoj aktivnosti, samo izmene i dopune zakona, dva člana, tri člana, danas devet članova, da to nije dovoljno. Probleme ste nasledili, ne znam da li ste neki napravili u međuvremenu, ali ne vidim da se ti problemi koji postoje rešavaju. Mislim da je stanje u zdravstvu gore, nego što je bilo ranije. Možete vi da se smejete, ja ne mislim da je smešno. Ljudi danas u Srbiji umiru samo zato što odu u bolnicu i legnu posle najjednostavnije neke hiruške operacije. Šta se dešavalo u Ćupriji pre samo nekoliko nedelja? Neću da govorim o ličnom primeru koga imam i znam šta se dešavalo i kako se dešavalo. Ne vidim da ima odgovora, ne vidim da rešavamo problem specijalista kojih u državi nema, naravno, ne može on da se reši preko noći, tu se slažemo. Mora vremenom i napravljeni su neki koraci. Mi ćemo da obrazujemo neke mlade lekare i zdravstvene radnike, ali nisam siguran da ćemo ih zadržati. Nisam siguran da ćemo ih zadržati ako im Vlada smanji plate 10, 15, 20%, a onda im ponudi povećanje od 2% Imam prijatelje, znam šta mi pričaju, znam kako se osećaju kad odu da rade. To nije dobra atmosfera i tako nećemo napraviti zdravo društvo. Ni u ovom bukvalnom smislu ni u nekom socijalnom smislu. Zato ministre smatram da vi morate da uradite više, više od ovih devet članova koje danas menjamo. Više od ova dva, tri člana koliko smo menjali poslednji put kada ste bili ovde jer je stanje, ponovo kažem, teško. Rekao bih neku drugu reč, ali neću sada to da koristim. Mi ćemo ove izmene podržati, nisu one sporne ali daleko su od onoga što je u ovom trenutku potrebno zdravstvu Srbije, zdravlju Srbije, budućnosti Srbije. Hvala. Zahvaljujem, reč ima ministar Zlatibor Lončar. Izvolite, gospodine Lončar. Naravno da može svako od nas da ima svoje mišljenje, ali uvek postoji nešto što mi hteli ili ne hteli moramo da priznamo. To su da postoji neko ko meri naše rezultate i ko meri ono što radimo, ako se slažete.

I ako oni kažu da smo se pomerili, da je bolje nego što je bilo, onda možemo i njima da ne verujemo, nije ni to sporno. Znači, to su činjenice koje ne možemo da demantujemo. Vi vrlo dobro znate gde smo bili, šta smo bili, ne možemo odmah da se pomerimo za ne znam koliko mesta, ali pomera se i svi iz EU i komisije hvale ono što radimo. Građani osećaju da se pomera. Naravno da nije niti dobro, niti idealno, niti bilo šta.

Vi nikada ne bi pali sa vlasti. Malo samo da ste dali zdravstvu, odnosno da je narod video, da je narod osetio, nikada mi ne bi došli na vlast, ali dobro, nema veze. Što se tiče kažete Ministarstva, apoteke, i danas Ministarstvo određuje pravilnik šta se prodaje u apotekama, ali nije korektno, to je opet što smo zatekli da državne apoteke mogu samo da prodaju lekove a onda odete u državnu apoteku, a privatnu otvori odmah do vas jer vi ne smete u državnoj da prodajete ništa drugo, a onda sme ono što je komercijalno i što imate zaradu, ode u privatnu apoteku i kupi. Od dečije hrane, pelena, ne znam ni ja čega. Nije korektno, stvarno nije korektno da tu stvar ne ispravimo. Sada, ako smeta vama da li će da ispravi Ministarstvo i mi da kažemo, u redu, nećemo mi kao Ministarstvo jer je to u našoj nadležnosti da damo sada nekom drugom da ispravi, da izgubimo i tu vreme. U redu, ne vidim tu logiku, ali mislim da stvarno ovi ljudi nisu u korektnom položaju da im tu pomažemo, da imaju bolji profit, da bolje rade, em su, pominjalo se na kakvim su lokacijama i gde su, ali bar da budu u ravnopravnom položaju kao privatne apoteke. To je zdrava logika, ništa drugo.

Znači, nemojte, hajde da vidimo koliko je stvarno ljudi otišlo. Ali, nije to problem Srbije, to je problem Hrvatske, Slovenije, svih zemalja u okruženju. Ljudi idu, idu tamo gde su bolji uslovi. Nije samo u Srbiji, ali naše je da napravimo u Srbiji da što manje ide iz Srbije i da vidimo koliko ljudi može da se vrati. Apsolutno radimo na tome, da uradimo sve.

Godine 2012. nije odobrena ni jedna jedina specijalizacija. Sada hoćete nešto što nije rađeno, što je bilo zabranjeno da se ide na specijalizaciju, pa i kada steknete uslove za specijalizaciju, onda je bilo uvedeno da dve godine obavite, pa tek onda da idete. Pa, kako? Ne možete stalno da vučete nazad, a da tražite da bude rezultat. Ja ni danas ne razumem koja je to logika. To da nam je najgori neprijatelj radio i želeo da ostanemo bez lekara, on bi nam to radio, najgori neprijatelj koji eto, da udari u srž, u suštinu u Srbiji, da kaže da ostanete bez lekara, da nema ko da vas leči, da dođemo do onoga da je najveći strah od straha da ne možete da budete zbrinuti, to bi vam uradio. Ne treba ništa drugo. Jednostavno, ne vredi. Vezano za plate, kažete da treba da postavimo društvo na zdrave osnove. Pa, kako ćemo drugačije da ga postavimo ako ne stanemo na tu crtu, da plaćamo onoliko koliko možemo? Pa, je li problem bio zato što smo plaćali više nego što smo zarađivali, više nego što smo mogli? Znači, moramo da ga stavimo na ono gde mu je mesto. Mi ništa nismo lagali, rekli smo pre nego što smo dolazili – ljudi, bolje mi da platimo nego naša deca i samo to sprovodimo, da sistem stane na zdrave osnove i naravno da je prioritet, što smo i rekli, i premijer i svi, da će biti prioritet zdravstveni radnici da se povećaju plate, jer stvarno ljudi zaslužuju, nije ništa sporno. Ne vidim, ne možemo oko ovih stvari, jednostavno, ovde nam je cilj isti. Zakoni, pogledajte samo koliko je zakona na sajtu i koliko je na javnoj raspravi i koliko će ih doći do kraja godine i ostalo. Nije jednostavno te stvari izmeniti. Ali, opet kažem, da je to neko uradio pre nas, mi ne bi trebali da dolazimo uopšte, ne bi bilo razloga, nama bi išlo sve. Zahvaljujem se, gospodine ministre. Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Pavićević, kao poslednji prijavljeni diskutant. Izvolite. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani podpredsedniče gospodine Bečiću, uvaženi ministre Lončar i poštovani gosti iz ministarstva, ja sam slušao jutros vaše izlaganje, ministre Lončar, proverio i u stenogramu da li sam ja dobro čuo to što ste vi rekli i između ostalih stvari, vi ste jutros, kada ste predstavljali ove izmene, rekli da se ovim predlogom zakona ne menjaju bitna rešenja iz postojećeg zakona. Evo, stenogram, citat, vi ste autor. Ja sam onda pažljivo slušao i bivšu ministarku, gospođu Slavicu Đukić Dejanović, koja je rekla, ministre Lončar, sad ću da vam pročitam, da je ovo što ste vi danas predložili izvanredan korak, da je Ministarstvo napravilo izvanredni napor. Ja, sledeći izvesnu logiku, poštovana gospodo, zaključujem da vi… Pa, to je zakon. Ministar je rekao za zakon da su sitne izmene. Bivša ministarka je za zakon rekla da je to izvanredni napor. Ja govorim o zakonu, gospodine Bečiću.

Vi niste član Vlade da bi komentarisali i odgovarali na govore vaših kolega, nego ste jedan od narodnih poslanika koji treba da govori o ovoj temi.

Nego šta je, lekarka, bivša ministarka. Ja ću morati da vas prekinem. Ja govorim o Predlogu zakona.

Ministar može da komentariše, zato je predstavnik Vlade, da odgovara na pitanja poslanika i da obrazlaže zakon, a vi to, nažalost, niste.

Izvolite. Pitam ministra, gospodine Bečiću, povodom sadržine ovog predloga zakona, da je ovo, ministre Lončar, vaš maksimum, jer je danas u diskusiji rečeno da je to vaš maksimum? Onda, poštovana gospodo, idem dalje. Vama je narodni poslanik gospodin Živković postavio jedno pitanje takođe vezano za ovu tačku. Vi ste, gospodine Lončar, odgovorili, ali ste se prevashodno bavili time ko je naš izvor za to pitanje. Onda ste ovako malo saopštili da vi znate da je to jedna osoba muškog pola. Evo, samo da vam kažem… Gospodine Pavićeviću, da li vi nešto svoje znate da kažete, osim da komentarišete vašeg kolegu, druge narodne poslanike? Ja razumem da vi morate da sve vaše znanje prepustite drugome, ali dajte, ostavite nešto i za vas. Gospodine Lončar, ja vas pitam – zašto nema bitnijih promena Zakona o zdravstvenoj zaštiti, nego ste, po vašim rečima, vi došli danas ovde sa nekim sitnijim promenama? Zašto vas to pitam? Zato što ste vi ovde ipak ministar godinu i osam meseci. Moje očekivanje, kao jednog narodnog poslanika koji hoće da kontroliše rad Vlade bilo je da će promene sa kojima dolazite biti značajnije. Gospodin Bečić zanima se drugim stvarima.

I onda, gospodine Lončar, nije čudo što je jedan od najizraženijih strahova kod naših građana, i tu je gospodin Božović bio u pravu, upravo strah od nemogućnosti lečenja. Vi ste rekli danas, gospodine Lončar, da više taj strah nije toliki, da su reforme bile toliko velike da je sada taj strah manji. Dajte mi istraživanje, gospodine Lončar, na osnovu kojeg vi to možete da tvrdite. Dajte mi ovde istraživanje ko su autorke, autori tog istraživanja, pa da se onda mi uverimo da je to zaista tako. U susretu sa građanima, a svakodnevno sam od kad sam narodni poslanik u kontaktu sa građanima, ja nemam takve informacije, gospodine Lončar. Onda vas ponovo vraćam na pitanje – zašto nema bitnijih promena Zakona o zdravstvenoj zaštiti? Mi, gospodine Lončar, imamo jedan predlog ovde, koji smo pominjali svaki put kada ste vi dolazili u Skupštinu. Naš predlog je da s ono što je sadašnji sistem u zdravstvu zameni jednim modelom koji je svima vama ovde poznat, i gospođi Đukić Dejanović, i ona je diskutovala… Isteklo je pet minuta, gospodine Pavićeviću. Meni je žao, gospodine Pavićeviću, što ste za razliku od vaših kolega pričali o svemu i svačemu, o raznim istraživanjima, ali ni jednu rečenicu o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Predlažem da vi isfinansirate i da uradimo istraživanje. Druga stvar, hvala vam puno, ovo je stvarno veliki kompliment da mi ovakve rezultate imamo sa četiri puta manje novca. Hvala vam.

Znači, tu nemamo nikakav problem. Zašto nismo zakon i ovo? Ja pretpostavljam, moždavama i građanima nedostaju svaki dan naslovne strane za apel da se nekom detetu pomogne, da se nešto uradi, od čega nismo mogli da živimo. Uskoro će biti godinu dana Fonda gde se na desetine dece pomoglo, lečeno, urađena dijagnostika i više tog primera nema. Možda će vama, možda će građanima nedostajati akcija kupovine kola hitne pomoći. Podsetiću vas da smo kupili preko 60 najsavremenije opremljenih. Možda im nedostaje da su odvojene pare iz budžeta, da su građani platili, da je raspisan tender, da se našla firma koja će to da proda, te onda su se uplatile pare firmi, pa više nije bilo ni firme ni kola Ja moram da vam kažem šta se uradilo. Moram da vas obavestim da će na gama nožu biti uskoro 30 operacija, da zovu iz Indije, da zovu iz regiona da pošalju svoje pacijente da dođu ovde. Želim da vas podsetim, možda je i to problem ljudi koji imaju sa palijativnom u terminalnim fazama bolesti, da smo u svim bolnicama kapacitete za minimum 10-15% osposobili da prime takve pacijente, jer ljudi ne znaju gde će sa njima. Da vas podsetim, možda smeta što smo kupili četiri akceleratora, potpisali ugovore, a sada ćemo još šest akceleratora da kupimo, najsavremenijih akceleratora za zračenje i da ukinemo listu čekanja, zato što smo možda poboljšali hranu za trudnice i porodilje. Možda ne valja što smo krenuli da okrečimo bolnice i sredimo sanitarne čvorove. Možda to nedostaje nekom, ali bez obzira na sve mi ćemo nastaviti dalje. Zahvaljujem se gospodine Lončar. Gospodine potpredsedniče, imali ste i drugih mogućnosti vezanih za narušavanje Poslovnika u vezi sa obraćanjem prethodnog govornika, gospodina Pavićevića. No, ja imam potrebu da kažem da me prosto iznenađuje njegova fasciniranost terminima, a ne suštinom. Zbog ugleda visokog doma, spremna sam da sa njim razgovaram van sednice. Zahvaljujem se.

Bićemo veoma raspoloženi za vaše izlaganje. Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja načelnog pretresa, pitam da li reč žele predsednici, odnosno ovlašćeni predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? Reč ima narodni poslanik Dušan Milisavljević. Poštovani predsedavajući, poštovani gospodine ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, na kraju smo današnjeg rada o izmenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i uglavnom je bila jedna dobra, konstruktivna rasprava kolega kako da svojim iskustvom i primerima pomognemo da se zakon poboljša i kako da se zdravstvena zaštita poboljša, što se tiče naših pacijenata, naših građana koji imaju neki zdravstveni problem. Ono što je u raspravi bilo reči da je u prethodnom periodu bilo puno nepravilnosti, ja želim da pružim podršku aktuelnom ministarstvu da ispita sve te nepravilnosti finansijskog tipa i svih tih tendera koji su bili sumnjivi, jer konkretno Demokratska stranka ne želi da nosi breme, barem što se tiče sektora zdravstva.

Sa ovog mesta tražim da se ispitaju sve malverzacije koje su možda pod znakom pitanja. Ja lično sumnjam na neke tendere, sumnjam na neke donacije iz inostranstva koje su od 2000. godine ušle, gde su one završile, da li su završile u privatnim klinikama, da se ispitaju sve liste čekanja, da se vidi da li su direktori određenih zdravstvenih ustanova i vlasnici nekih privatnih klinika i da krenemo zajedno sa nekom zajedničkom borbom protiv nekih anomalija u sektoru zdravstva, a i ima ih. Znači, ja vama potvrđujem da ih ima iz jednog rada u sektoru zdravstva i da se o takvim stvarima ne prepiremo. Mislim da je neko od kolega poslanika pričao. Želim da pohvalim jednog direktora Univerzitetske klinike Tiršove. Skoro sam posetio tu ustanovu, vodeći jednog mog mladog Nišliju za operaciju srca u toj bolnici. Ona spolja izgleda jako loše, u jako lošem je stanju, stara je, ali iznutra izgleda čistije. To je nešto što je domaćinsko ponašanje nekog direktora ustanove, tako da vam za to ne treba ministar, za to vam ne treba Skupština. Za to vam treba malo dobre volje, malo kreča i da sredite neke stvari koje su loše u mnogim našim bolnicama, a to je jedan pristojniji način lečenja naših građana u tim bolnicama. Ja želim kolegu profesora Zorana Radojičića da pohvalim ovako javno u samoj Skupštini, jer se primetio jedan napredak u toj ustanovi, ali ću iskoristiti priliku da moje jedno mišljenje i zapažanje iznesem pred vas, a to je da naše bolnice jesu u lošem stanju, da nam je potrebno da možda u godinama koje dolaze napravimo jednu referentnu veliku univerzitetsku kliniku, dečiju kliniku, da bude sažeta i dečija interna klinika Tiršova, ali i Institut za majku i dete, da imamo jedan referentni centar na Balkanu koji će biti za ponos naše države i našeg naroda. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, poštovani gosti i uvažene kolege narodni poslanici, ne bih zaista kao moja koleginica Slavica Đukić Dejanović razgovarao sa gospodinom van sednice zato što bi to značilo drugu vrstu nemoći. Ono što zaista mislim posle današnje rasprave jeste da sam imao nadu da će ipak ova tema danas biti na drugačiji način sagledana od strane kolega narodnih poslanika. Imao sam nadu da se neće politizovati ono što ne sme da se politizuje, to je zdravstvo, ali očito da određene diskusije pojedinih poslanika govore više o njima nego o temi. Ono što je bitno i što smatram da upravo stoji kao činjenica jeste da su građani i narod prepoznali takvu vrstu vođenja politike i naravno na izborima kaznili. Ono o čemu bih takođe još nešto rekao jeste da kao primer upravo takvih diskusija, naveo bih konkretno primer jednog mladog kolege koji je diskutovao na početku, koji je napravio uvod da on nije stručan, ali da bi hteo da diskutuje, a nakon toga tražio blagoslov od njegovog starijeg kolege u poslaničkim klupama. Činjenica je da što se blagoslova tiče i takve terminologije i takvog načina ponašanja u Narodnoj skupštini i parlamentu, činjenica je da im stranka funkcioniše on bi odavno bio raščinjen, da upotrebim tu crkvenu terminologiju. S druge strane, zaista mislim da profesionalnu diskusiju na najvišem nivou treba zaista ostaviti ljudima koji su stručni, profesionalni i jako se dobro razumeju u tu problematiku. Gledao sam i amandmane, mislim da ovo nije problematika na kojoj treba insistirati upravo na kritikama zato što u ovim zakonima, još jednom ponavljam, mi smo pioniri uvođenja zakonitosti i reda u određenim oblastima i uvodimo zakon i red u oblast licenciranja i edukacije, što je svakako osnova za dalji napredak zdravstvenog sistema. Hvala vam puno i želim vam svu sreću. Zahvaljujem se gospodine Laketiću, ali da ne bude samo pogrešno shvaćeno, ono što ste rekli u raspravi odnosilo se na kolegu Pavićevića, ispalo je da se odnosi na gospođu Slavicu Đukić Dejanović. Zahvaljujem se. Zaključujem načelni pretres o Predlogu zakona.